Odůvodnění: Je zcela jasné, že vakcinace je nyní hlavní strategií vlády České republiky, to jest naší společnosti, vůči této nebezpečné nemoci.

Zkrátka dochází tam k posunu, který není pozitivní.